Pan kolega Pražák navrhuje pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu.

To si nejsem úplně jistý, že je potřeba, ale Ministerstvo zemědělství k tomu dalo souhlas.

Zůstal bych u toho, co navrhuje zemědělský výbor, a to znamená, už ten paragraf nebudu citovat, už takhle jsem dost dlouhý, to znamená, zjednodušeně řečeno, provést jenom jednu kontrolu. Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já bych rád reagoval na pozměňovací návrh paní poslankyně Červíčkové již to tady padlo, ale rád bych to zdůraznil i za náš klub pod písmenem B3, který nemůžeme podpořit, a to z těchto důvodů.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, poslankyně, poslanci, já jenom velmi v krátkosti k vystoupení pana poslance Bendla. Nicméně pár poznámek.

Pastevní deníky nejsou předmětem zákona vůbec.

Co se týká 26 stran pozměňovacího návrhu od nás k našemu zákonu, tak já jenom chci říct, že jsme velmi logicky reagovali v čase, zdůrazňuji, na novou legislativu z Bruselu k základnímu nařízení o kontrole.

Takže my jsme chtěli šetřit čas v průběhu toho procesu.

Co se týká posílení pravomocí veterinářů a tak dále, tak to já respektuji a nebráním se tomu, nicméně musíme respektovat živnostenský zákon a myslím si, že jak postupují všechny úřady, že živnostenským úřadům dávají podněty.

Děkuji.

Budu velmi krátký, nechci se připojovat k obstrukci daňového balíčku a nebudu už dále reagovat na jednotlivá vystoupení, jenom chci hned na začátku té rozpravy poděkovat veterinářům a všem, kdo se podíleli na likvidaci ohniska afrického moru prasat na Zlínsku.

Opatření, která jsou přijímána tímto zákonem, mají zabránit recidivě výskytu afrického moru prasat v České republice, protože by nastala situace, která by byla ne za miliony škod, ale za miliardy škod.

V tuhle chvíli projednáme veterinární zákon a k ostatním zákonům se zcela určitě dostaneme. Takže prosím, abyste mě tady, pane zpravodaji prostřednictvím pana předsedajícího nekritizoval, že snad něčím zdržuji. Já jsem tady neřekl nic, co by se netýkalo veterinárního zákona a projednávané materie. A k panu ministrovi.